Nyní tedy prosím o vystoupení s přednostním právem pana předsedu Okamuru a připraví se pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny se bude projednávat vládní návrh na zastropování cen elektřiny a plynu. SPD volalo po zastropování již několik měsíců, takže je to na základě tlaku opozice. Češi tedy budou platit kvůli Fialově vládě i po zastropování za elektřinu čtyřikrát více než Slováci. Je to tedy naprosto nedostatečné řešení a výsměch občanům. Opožděné řešení představené Fialovou vládou je absolutně nedostatečné a je opět v rozporu i s vládními sliby, že nenechá občany a firmy padnout. Jde totiž o faktické zdražení elektřiny o 100 % oproti loňskému roku a u plynu dokonce o 300 %.

Ignorovala návrhy SPD, odborníků i řešení, která přijaly všechny okolní evropské státy. To ale není.

Češi tedy budou platit za elektřinu po zastropování čtyřikrát více než Slováci. Takové ceny jsou pro mnoho občanů likvidační, a tím pádem pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Přitom má naše republika u nás vyráběné elektřiny přebytek. U nás vyráběné levné elektřiny máme přebytek, neboli vyrábíme více levné elektřiny, než naši občané a firmy spotřebují.

Tady bych rád uvedl, že SPD podpoří jakékoliv snížení ceny energií. To bych rád tady zdůraznil, protože předpokládáme, že naše pozměňovací návrhy, které skutečně by zastropovaly cenu na únosnou úroveň, vládní koalice nás bohužel přehlasuje, protože tady mají většinu a nemyslí na občany a na české firmy. Vládní návrh novely energetického zákona na zavedení cenového stropu elektřiny a plynu je nedostatečný a nespravedlivý i proto, že se nemá týkat větších firem a průmyslových podniků, které jsou ovšem vysokými cenami energií silně ohroženy z hlediska jejich konkurenceschopnosti a mnohdy i z pohledu samotné jejich existence, což znamená riziko propouštění a ztráty až desítek tisíc pracovních míst. To ale vláda Petra Fialy vůbec nereflektuje. Proto jako hnutí SPD budeme navrhovat k projednávané vládní novele energetického zákona srovnání podmínek pro veškeré odběratele elektřiny a plynu na našem území, zejména v tom smyslu, aby se vládou stanovený cenový strop na elektřinu a plyn týkal vždy všech jejich spotřebitelů, maloodběratelů i velkoodběratelů.

Jeho kritéria jsou velmi pochybná, manipulovatelná a zneužitelná.

Dle ministra průmyslu a obchodu Síkely z hnutí STAN nastavení cenových stropů pro průmyslové podniky prý neumožňuje evropská, přesně řečeno unijní, legislativa. I na tomto příkladě je dobře vidět, jak konkrétně nám členství v Evropské unii fakticky škodí a jak nicotný je význam českého předsednictví, kterým se vláda neustále chlubí. V době závažné energetické, ekonomické a sociální krize musí mít přece před unijní legislativou přednost zájem českých občanů a českých firem. To ale servilní a slabá Fialova vláda nedokáže prosadit. Jednání Evropské unie o energetice skončilo minulý pátek dle očekávání fiaskem a nepřineslo žádné skutečné řešení zdražování.

Jeho hledání je jenom prodlužováním současné krize, která je pro mnohé naše domácnosti a firmy likvidační.

Toto jednání žádné výsledky nepřineslo, pouze dalo doporučení rozpracovat několik návrhů, kdy jeden je horší než druhý. Evropská komise preferuje komplikovaný mechanismus, kdy by výrobci elektřiny odváděli část svých příjmů do fondu Evropské unie, odkud by byly tyto prostředky přerozdělovány jako kompenzace ke spotřebitelům elektřiny v členských zemích. Vláda Petra Fialy z ODS dlouhodobě odmítala přijmout naše národní řešení.